Doufám, že to není pravda.

Děkuji, paní předsedkyně.

Tak třeba kdyby měl to důchodové spoření, tak si to zaplatí z toho a nebude pak žádat.

Prosím.

Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, pětikoaliční většina se dnes rozhodla protlačit mimořádnou schůzi. A pokud se podíváte do historie, tak skutečně nemá. Jde o uzákonění dalšího ožebračování seniorů formou takzvaného zpomalení běžných valorizací penzí a zpřísnění podmínek pro předčasný důchod. A aby nebylo pochyb o úmyslech této vlády, doplňme si ještě nahrazení nynějších pravidel mimořádných valorizací penzí v podstatě dočasným přídavkem, který svým způsobem bude mít formu sociální dávky, což je za mě rozhodně nepřípustné. Podle ministra a bohužel musím konstatovat asociálních věcí Jurečky se tím vyřeší propad důchodového systému a snížení zadlužování. To si tedy rozhodně nemyslím. Já osobně bych očekával, že nás a zejména občany České republiky vláda podrobně seznámí s úspornými kroky na straně státu, o kterých neustále mluví. Ostatně to za pět minut dvanáct tato vláda halasně slibovala. Ale zatím pořád nic konkrétního. Přešlapování a obecné proklamace jednotlivých ministrů této vlády ovšem svědčí o tom, že pan premiér Fiala a ministr financí Stanjura se chystají veškerou zátěž na úspory ve státním rozpočtu přenést na občany. Ať už tímto dnešním jakože valorizováním, nebo dalšími přímými nebo nepřímými daněmi ve formě úprav daně z přidané hodnoty a dalších podobných nesmyslů.

Mohl bych také v čase dostatku rozumět tomu, že se ODS obklopila skupinou politických stran na hranici volitelnosti, a proto jim musí vytvořit z peněz daňového poplatníka úřady a ministerstva, která jsou pro chod našeho státu naprosto zbytečná či svou prací vlastně svůj význam postrádají. Ano. Stačilo by zrušit bohužel zbytečné Ministerstvo pro vědu a výzkum, protože práce tohoto ministerstva místo toho, aby vědu a výzkum podporovalo, tak ji dusí. Nebo taky takové Ministerstvo pro evropské záležitosti včetně úředníků.

Za dvaapůl roku dvakrát. Tak já tedy nevím, kde v tom Bruselu je, s kým komunikuje? Ale nás tam také zastupují europoslanci a ti mají informace. Ale asi o ně ten náš pan ministr pro evropské záležitosti nestojí. No a o zbytečné Digitální agentuře, pro kterou se stále ještě hledá náplň... A zeptejte se jakéhokoliv starosty, jak se mu dneska komunikuje, ať už jde na Ministerstvo vnitra ohledně rejstříku, které ho pošle na Digitální agenturu, a Digitální agentura ho pošle zpátky. No tak to je úžasné! To se povedlo! Zatím se tam pouze nasypaly peníze a zkomplikoval se život starostů a občanů. Jde vám to skvěle! Na jednu stranu vyhazujete peníze a na druhou stranu ty vyhozené peníze chcete po občanech. Dámy a pánové, samostatnou kapitolou této důchodové pseudoreformy je změna parametrů pro takzvaný předčasný důchod. Ten by měl být možný nejvýše tři roky před dosažením důchodového věku. Jít by do něj mohli lidé, kteří pracovali a platili odvody 40 let. Pobíraná částka v předčasném důchodu by se měla krátit více než doposud.

Podle novely by se u předčasného důchodu až do řádného termínu zásluhová část valorizovat neměla. Takže kdo by chtěl jít do předčasného důchodu, tak za to bude náležitě, ale opravdu náležitě potrestán, i když už v tom důchodu bude. Jednoduše řečeno, je potřeba všechny, kteří musejí využít nástroje předčasného důchodu, skutečně potrestat nedostatkem, ať už do toho předčasného důchodu jdou z takzvané ve vašich očích vypočítavosti, anebo také ze zdravotních důvodů.